Mám tady dva návrhy, další nemám, takže budeme hlasovat.

Hlasování pořadové číslo 243. Přihlášeno 86 poslanců, pro je 67, proti nebyl nikdo. Tento tisk je přikázán hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. A dále budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Hlasování pořadové číslo 244. Návrh byl zamítnut. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto bodu.